o davanju saglasnosti na odluke o izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu, prelazimo na odlučivanje o preostalim tačkama dnevnog reda ove sednice.

dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu. Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su narodni poslanici: Radmila Gerov, Judita Popović, Nataša Mićić, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević pisanim putem povukli amandman koji su zajedno podneli na član 7. Takođe vas podsećam da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani koje su podneli narodni poslanici: Vladimir Ilić na član 5, zajedno Dušica Morčev i Gorica Gajić na član 9, Borisav Kovačević na član 14, Gorica Mojović na član 16. sa ispravkom i amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na članove 9. i 18. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

nije prihvatila ovaj amandman. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Nataša Mićić, Radmila Gerov, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 5. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 7. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić, Dušica Morčev i Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

nije prihvatila ovaj amandman. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

skupština nije prihvatila ovaj amandman. Podsećam vas da je članom 20. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, u

Prelazimo na odlučivanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranja tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu. Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Petković i Milica Radović.

nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Miroslav Petković i Milica Radović i zajedno narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Bojan Đurić i Kenan Hajdarević.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika utvrdila da postoje naročito opravdani razlozi da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja. Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranja tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila

Pre nego što pređemo na odlučivanje, podsećam vas da je članom 105. stav 3. tačka 4. Ustava Republike Srbije, predviđeno da Narodna skupština odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje. Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u

Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmeni zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Dušica Morčev i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 46. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o računovodstvu, u celini.

je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 3. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić.

ovaj amandman. Na član 110. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev i Bojana Božanić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

nije prihvatila ovaj amandman. Podsećam vas da je u članu 113. Predloga zakona predviđeno da odredba člana 113. ima povratno dejstvo. Prema članu 197. stav 2. i član 160. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, kad Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, prilikom glasanja o tim odredbama, Narodna skupština će posebno odlučiti da li za to dejstvo postoji opšti interes. Stavljam na glasanje predlog sadržan u članu 113. Predloga zakona, da postoji opšti interes da odredba člana 113. ima povratno dejstvo.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o reviziji, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o reviziji.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o faktoringu, u načelu.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu. Prelazimo na odlučivanje o amandmanima. Na član 2. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić i Dušica Morčev.

Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović.

Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Dušica Morčev, Bojana Božanić, Miroslav Petković i Milica Radović. Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini. Stavljam na glasanje Predlog zakona o faktoringu, u celini.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o faktoringu. Podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.

Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u Danu za glasanje. Narodni poslanik Mira Petrović, na sednici 2. jula 2013. godine, u 11.15 časova, ukazala je na povredu člana 104.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen Poslovnik.

Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen član 104. Poslovnika.

Poslovnika. Narodni poslanik Veroljub Arsić na sednici 15. jula 2013. godine, u 12 časova i 27 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen član 107. Poslovnika.

Poslovnika. Narodni poslanik Zoran Babić na sednici 15. jula 2013. godine, u 12 časova i 30 minuta, ukazao je na povredu člana 106. stav 1. Poslovnika. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen član 106. stav 1. Poslovnika.

Narodni poslanik Zoran Babić na sednici 15. jula 2013. godine, u 12 časova i 34 minuta, ukazao je na povredu člana 107. stav 1. Poslovnika.